Nepřipomíná vám to něco? Budeme slavit třicet let od sametové revoluce. Já jsem tady ani nebyl.

Kdo tam byl?

Ale já to zásadně odmítám. Na tisíc procent. Pokud existuje nějaká spravedlnost.

Naopak jsem cítil velkou podporu.

Proč vlastně máme takovou atmosféru tady?

A já slyším ty příběhy. Ale já zásadně odmítám, že bych v politice udělal něco špatně.

Nechápu. Já tady nemám žádná práva? Na rozdíl od jiných? Tak skutečně tomu nerozumím. Nerozumím tomu.

Ale já nechápu, proč mám dát demisi. Naše vláda má jasné výsledky. A já myslím, že dneska tady budou vystupovat jednotliví ministři a budou informovat o tom naše občany a naši veřejnost, protože se nemáme za co stydět.

Je tam asi 60 miliard.

A děláme všechno pro to, abychom získali pro Českou republiku centrum excelence pro umělou inteligenci, protože samozřejmě to je budoucnost naší ekonomiky. Velké téma samozřejmě je životní prostředí. Předpokládám, že pan ministr tady vystoupí.

To je nejdůležitější pro nás voda. Bez vody není život.

Posilujeme zdroje pitné vody nebo budování nových.

A držíme ten náš závazek klimatické dohody z Paříže. Nová Zelená úsporám za poslední rok 11 tisíc žádostí za 2,5 miliardy. Kotlíkové dotace.